Následně, když budeme hlasovat v polovičním formátu, platí, že všichni, kdo nejsou přítomni, jsou omluveni na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Takže omlouvají se: Jan Bauer zdravotní důvody, Martin Baxa pracovní důvody, Josef Bělica zdravotní důvody, Jan Birke zdravotní důvody, Pavel Blažek pracovní důvody, Jaroslav Dvořák zdravotní důvody, František Elfmark osobní důvody, Petr Fiala pracovní důvody, Jaroslav Foldyna zdravotní důvody.

Poté bychom projednávali body z bloku třetích čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty.

Po bloku třetích čtení jsme pevně zařadili bod 501, informace vlády o NSA, a dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

S přednostním právem se první přihlásila písemně paní místopředsedkyně Černochová, poté pan předseda Faltýnek.

Takže si myslím, že se asi všichni shodneme, že i jak jsem tady říkala minule, v rámci projednávání tohoto bodu jsme našli shodu napříč politickým spektrem.

Tak, můžeme pokračovat, doufám.

Takže vás velmi pěkně prosím o podporu mého návrhu. Já vám děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl nějaké dílčí úpravy pořadu dnešního dne jménem našeho klubu.

Dále navrhuji stanovit pořadí dnes projednávaných bodů takto: prvním bodem je senátní vratka, proto jsme se potkali ve formátu 200. Jana Černochová navrhla jako druhý bod dnešního jednání tisk 800 o Vojenském zpravodajství. Je pravda, že je většinová shoda ten tisk dneska projednat. Potvrzuji tuto dohodu a náš klub podpoří tento návrh.

Dále je tam bod 501, Informace vlády o situaci v Národní sportovní agentuře.

Jsme de facto na začátku podrobné rozpravy, kdy předpokládám, že kolegové se stručně přihlásí ke svým pozměňovacím návrhům, tak abychom to do dvou, eventuálně něco málo po druhé zvládli.

Slyší to i pan premiér, že tady bude nějaký ministr prostě za paní Marii Benešovou sedět.